Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat.

Má někdo ještě jiný návrh na další výbory, které by to projednaly? Není tomu tak.

Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme ještě jako dalšímu výboru přikázali výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Jiné návrhy nepadly a mohu tedy konstatovat, že lhůta k projednání ve výborech je 60 dnů podle zákona o jednacím řádu, a končím tento bod. Nyní s přednostním právem Radim Fiala. Máte slovo, pane poslanče. Děkuji za slovo.

Já vás chci požádat z objektivních důvodů o tu přestávku už teď v tomto čase pro jednání klubu hnutí SPD do 12 hodin.

A pak bod, který jsme včera chtěli, ale respektuji přání předsedy klubu.

Dobře.